Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém. Já toto třetí čtení zahajuji a otevírám rozpravu. Do rozpravy ve třetím čtení se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po třetím čtení také není, takže poprosím paní zpravodajku paní poslankyni Janu Pastuchovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám přednesla návrh na hlasování. Jako první bychom hlasovali já vám pak ke každému, až budeme hlasovat, ke každému pozměňováku řeknu, o čem je.

Děkuji, to byl návrh procedury. Ne, takže budeme hlasovat o proceduře tak, jak ji navrhla paní zpravodajka Pastuchová. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 35, přihlášeno 190 poslanců, pro 184, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a nyní podle ní budeme postupovat. Budeme nyní hlasovat.

Stanovisko paní ministryně? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 36, přihlášeno 192 poslanců, pro 83, proti 7. Návrh nebyl přijat. Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 37, přihlášeno 192 poslanců, pro 184, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Jedná se o invalidní důchodce. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 38, přihlášeno 192 poslanců, pro 84, proti 3. Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 39, přihlášeno 192 poslanců, pro 83, proti 9. Návrh nebyl přijat.

Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 41, přihlášeno 192 poslanců, pro 83, proti 3. Návrh nebyl přijat.

Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 42, přihlášeno 192 poslanců, pro 74, proti 3. Návrh nebyl přijat.

Paní ministryně, stanovisko prosím. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.